A poslední poznámku mám k problému § 90 jednacího řádu, ke zrychlenému projednávání.

Pak se ukázalo, že je to pro koalici vždycky výhodné prosadit.

To jen jako dodatek pod čarou. Děkuji vám za pozornost. Hezké dobré poledne, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci. Děkuji panu poslanci Opálkovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Stanjura, který zde ale není přítomen, takže dalším v pořadí je pan poslanec Laudát. Prosím pana poslance Laudáta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Takže ta antikampaň byla tak masivní.

Jediná dohoda, která byla s levicí, abyste nějakým způsobem cokoli akceptovali, byla dobrovolnost druhého pilíře, proto to dopadlo v kombinaci s tou antikampaní tak, jak to dopadlo. Uvidíme, s čím přijdete vy.

Dokud ty lidi se neseberou a neodejdou odsud, což postihlo všechny sousední země, kde to takto začali praktikovat, takže prosím, to možná jo, ale pokud se týká dobrovolnosti, a já vítám slova pana kolegy, že to bylo špatné, že to mělo být povinné, samozřejmě já bych si ale představoval vzhledem k tomu, že jde o nejcitlivější komoditu, to znamená peníze, které si lidé schraňují pro důchodový věk, takže mělo být regulováno, a to by se celkem lehce dalo, zákonnými opatřeními, že podstatná část nebo celá část alespoň v nějakých typech fondů nebo ve všech prostě půjde do toho, že budou povinně investovány například tedy do dopravní infrastruktury, aby ty hodnoty byly v naší zemi, byly zpoplatnitelné a nebyly odcizitelné. Takže sorry, ale vy tu mladou generaci, která tady byla, když jste tady mluvili, a odešli, ono jde nejenom o ty stávající penzisty, ale vy posíláte mladou generaci na trajektorii neskutečného průšvihu. Mladou generaci. A to tady pan kolega Stanjura také říkal. A v tom já vidím obrovský problém.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže nikdo další se nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Neeviduji v tuto chvíli návrh na vrácení či zamítnutí návrhu, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli někdo má ještě nějaký jiný návrh.

Děkuji. Pardon, pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Já se omlouvám, ale navrhuji sociální výbor. Eviduji návrh pana poslance Laudáta na projednání v sociálním výboru. Zahajuji hlasování o projednání tohoto návrhu v rozpočtovém výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu sociálnímu výboru. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu sociálnímu výboru.

tedy, že návrh jsme přikázali i sociálnímu výboru. Dále v obecné rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni i paní zpravodajce. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.